Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa poštovani kolega POdolnjak, za mene je dobra parlamentarna praksa govoriti istinu i ovdje govoriti istinu. Dakle vi vrlo dobro znate da to nije trajalo četiri dana, to ste vi sada rekli da tako valjda impresionirate ne znam javnost itd. Vi vrlo dobro znate da smo imali tri sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojima smo raspravljali o nacrtu Poslovnika. Vi vrlo dobro znate da smo između prve i druge sjednice tražili od svih klubova zastupnika da daju pisane prijedloge i sugestije. Vi vrlo dobro znate da smo po prvi puta kada su se radile izmjene, mi sada radimo izmjene Poslovnika, kada se radio novi Poslovnik nije se to radilo da smo napravili javnu raspravu odnosno savjetovanje za zainteresiranom javnošću, po prvi puta.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, pa neke blagodati parlamentarne demokracije mi već debelo koristimo.

To je inače isprobao kolega Arsen Bauk već odavno. Ne mogu se oteti dojmu da ste vi i ne mogu nikako shvatiti da ste vi poželjeli kvalitetnu raspravu u ovo doba jer kao akademik sigurno znate da u psihofiziologiji rada fizički rad ima svoja ograničenja, ali ni intelektualni rad nije bez svojih ograničenja i ne mogu vjerovati da ste poželjeli kvalitetnu raspravu u ovo doba nakon cijelog dana ovdje razmatranja jednog drugog veoma važnog zakona. Ono s čime se ja duboko ne slažem, jer to nije isto, jer to nije jednostavno točno, a rekli ste da je institut vjerodostojnog tumačenja potencijalno opasan i može uzrokovati određene posljedice. Vjerodostojno tumačenje zakona ima dosta parlamenata, nismo mi usamljen slučaj. Nemaju ga oni parlamenti koji imaju kao Slovenija, imaju sveti državni zbor, kao Francuska koji imaju obavezno savjetovanje prije upućivanja zakona itd. dakle, koji su puno više stručno osposobljeni za kontrolu zakona koliko je on usklađen sa Ustavom i drugim zakonima prije upućivanja u proceduru. Zahvaljujem kolega Hrelja. Ja bih vas molio da u vašem izlaganju ne insinuirate da kolega Bauk se bavi nekakvim nečasnim rabotama jer to baš i ne stoji tako. Nastavljamo dalje sa replikama. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Reiner, vi ste u svom izlaganju kad ste objašnjavali zašto imamo Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika rekli, između ostaloga, da su razlozi da se želi poticati kvaliteta, dinamika i da između ostalog, bi htjeli utjecati da ocjena rada Sabora ne bude nekakva mršava dvojka, to znači između 1,5 i 2, nego nešto drugo. E sad, mi radimo u ove kasne sate i raspravljamo o Poslovniku i zasigurno će i to točno onako biti donešeno kako ste si i zamislili iz kojeg razloga? Zato što to možete. Zato što imate komoditet da zaista stavljate točku iza ponoći, da samo mi najuporniji ili oni koji su ovu večer rano ili kasno jutarnji, više ne znam, su tu tipovi koji su dovoljno uporni da tu jesu. No međutim, sigurno je, a to na način da vi ograničite tanku u određeno vrijeme, da ograničite da replika više ne traje dvije minute nego jednu minutu. Neće se s tim dobiti ni kvaliteta ni dinamika. Zapravo će se dobiti nekakav kontraefekt i stoga imaju neke stvari koje je trebalo mijenjati, ja sam to i na Odboru za zakonodavstvo rekla koje je trebalo mijenjati i s kojima bi se ja složila. Međutim, ne vidim niti jedan jedini razlog zašto nisu ostale stanke u ime kluba.

ako ste već nas optužili za zloporabu Poslovnika, a ja ne vidim zbog čega ja ne bih mogao raspravljati recimo s gospodinom Sinčićem. Koda ja njemu čitam misli, pa znam što će on reći tijekom rasprave. Zašto niste u aktualnom satu zabranili tu istu praksu? Zašto pitanja ne bi bila realna? Evo i to vam je isto to. Znači jednostavno imate dvostruke kriterije i to nije dobro. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bunjac, ponekad je dobro pročitati dokument o kojem se javljate za diskusiju. Pa vi niste uopće pročitali prijedlog. Pa u prijedlogu nigdje, nigdje ne stoji da vi ne možete replicirati nekom iz svog kluba. Pa da ste barem pročitali prijedlog prije nego što replicirate ja bih shvatio. Ali ovo je najbolji primjer kako je promašeno to što imamo 12400 replika, a toliko malo ozbiljno pripremljenih pojedinačnih rasprava. Možemo mi nastavit dalje? … [[Upadica Bulj, ne razumije se.]] Ja vas molim da ponašanje prilagodite ovom Visokom domu i da se ne ponašate neprilagođeno. Nastavljamo dalje. Želi li možda izvjestiteljica odbora dodatno obrazložiti izvješće? Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dobro je to, budni ste još! Dakle, važeći Poslovnik Hrvatski sabor donio je u lipnju 2013. godine a mijenjan je 2016. godine kada je modificiran sustav državne uprave, te umjesto zamjenika ministara uređena, uvedena u stvari dužnost državnog tajnika, te je propisan položaj radnog tijela, izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a. Predsjedništvo Hrvatskog sabora je u ožujku 2017. godine uputilo Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav prijedlog za razmatranje potreba izmjena i dopuna važećeg Poslovnika i pozvalo je sve klubove zastupnika da dostave u pisanom obliku svoje primjedbe i prijedloge. Nakon toga ocijenjeno je da postoji potreba za izmjenom Poslovnika kako bi se prije svega pridonijelo većoj učinkovitosti i kvaliteti rada na samoj plenarnoj sjednici i kako bi u stvari se više na samoj sjednici u raspravi koristio institut pojedinačne rasprave jer je iz analize utvrđeno da je taj institut praktički zamro u odnosu na institut replike, odnosno da je institut replike postao najvažniji alat i modus na koji način većina zastupnika sudjeluje u raspravi tijekom plenarne sjednice. Također je uočeno da se institut povrede Poslovnika zloupotrebljava, a isto tako i institut stanke. Sve ovo o čemu večeras razgovaramo i što je uređeno ovim izmjenama Poslovnika mnogi od nas bez obzira na poziciju ili opoziciju prije ovog prijedloga Poslovnika komentirali smo po kuloarima, u hodnicima kako takav red na sjednici, takav način rasprave na sjednici nije dostojan i nije dobar za ovaj Visoki dom, kako građani to također ne ocjenjuju dobrim i kako bi zaista trebalo učiniti nešto da vratimo dignitet rasprava u ovoj sabornici. I drage kolegice i kolege i ovo čemu sad svjedočimo je dokaz da je trebalo intervenirati u Poslovnik upravo na ovakav način. Mi upravo sada svjedočimo opet da ne kažem silovanju instituta koje važeći Poslovnik uređuje ja razumijem da je opozicija nezadovoljna i isto tako svima vama dajem za pravo da reagirate, ali u jednoj konstruktivnoj raspravi. Ali ovo što se sad događa, a vi ćete i večeras i sutra optužiti nas iz vladajuće pozicije da smo krivi za ovo što ste vi večeras isprovocirali stankama koje su nepotrebne. Sutra ćete nas optuživati da je sjednica trajala do ranih jutarnjih sati, a ove stanke stvarno na temu izmjena Poslovnika su nepotrebne. Ono što su najvažnije izmjene u ovom Poslovniku koje mogu reći da možemo podijeliti u nekoliko izmjena, a to su prije svega neke tehničke izmjene, izmjene nomotehničke naravi i jedan dio sadržajnih izmjena ono o čemu je već govorio kolega Reiner kao predlagatelj to je ukidanje instituta vjerodostojnog tumačenja zakona što je po mišljenju mnogih pravnih stručnjaka dobro jer po svojoj pravnoj prirodi sam institut vjerodostojnog tumačenja predstavlja zakon, smatra se sastavnim dijelom zakona, obvezan je za sve subjekte, a vrijedi od dana od kada je počeo vrijediti i sam zakon tj. ima retroaktivno djelovanje. I u samoj dosadašnjoj praksi mnogi pravni teoretičari su smatrali da takav institut nije dobar i dovodili su u pitanje čak i njegovu ustavnost, a i sam Ustavni sud je svojim rješenjem naveo da institut vjerodostojnog tumačenja otvara niz pitanja koja proizlaze prije svega iz postupka njegovog donošenja, a isto tako i retroaktivnih učinaka. Zbog svih tih kritika i ustavno pravne dvojbe oko njegove legitimnosti, predlaže se njegovo ukidanje. Nadalje se uređuje podnošenje ostavke predsjednika i potpredsjednika Hrvatskog sabora i propisuje zamjena predsjednika Sabora u slučaju prestanka obnašanja dužnosti što do sada nije bilo uređeno. Propisuje se i ovlast predsjedniku radnog tijela da saziva tematske sjednice, ali temeljem zaključka samog radnog tijela. Uvodi se institut javnog saslušanja kao mogućnost matičnog radnog tijela radi provođenja šire rasprave i dobivanja stručnih mišljenja. Zakoni kojima se potvrđuju međunarodni ugovori donose se u prvom čitanju, a to je isto tako dobro jer neće biti potrebe obrazloženja hitnosti jer su se do sada ti zakoni donosili u hitnoj proceduri zbog toga što je nepotrebno da se provodi nepotrebna procedura od dva čitanja. Zatim se predlaže da predstavnik kluba koji nije u dvorani u trenutku kada treba govoriti u ime kluba, gubi pravo govoriti, ali to pravo i dalje imaju ostali članovi navedenog kluba, no ne mogu nakon što svi zastupnici završe svoje izlaganje ponovo govoriti. Ono o čemu je već bilo najviše govora, to je prijedlog da se drugačije uredi institut replika i to ne bitno drugačije. Dakle institut replika koje u mnogim parlamentima uopće ne postoji u nekim parlamentima se izuzetno koristi pod vrlo strogim uvjetima, mi smo ga samo malo modificirali, a upravo iz razloga da se na neki način stavi u okvir njegov jer smo iz dosadašnjeg njegovog korištenja vidjeli da ovo što se događa nije dobro jel se pojedinačne rasprave praktički nisu stigle niti voditi jer smo imali situaciju da se repliciralo praktički od strane istih zastupnika iza svakog izlaganja, tako da sadržajno te replike nisu bile puno puta drugačije nego istovjetne jedna drugoj, a to je vremenski otegnulo raspravu do kasnih popodnevnih sati po jednoj točki dnevnog reda tako da su pojedini zastupnici koji bi se pripremali za pojedinačne rasprave bili prisiljeni i odustajat od svojih pojedinačnih rasprava. Trajanje govora o povredi Poslovnika također je skraćeno na pola minute što smatramo da je opravdano jer ono što se treba reći u povredi Poslovnika mislimo da je za to stvarno dovoljno pola minute. Drugačije se uređuje institut stanke o čemu sam rekla, ali to ne znači da je to udar na slobodu govora. Dakle stanka je do sada puno puta bila zlorabljena, a sloboda govora se na ovakav način nikako ne ukida jer zastupnici imaju pravo govoriti o onom što je tema dnevnog reda kroz pojedinačnu raspravu i dalje kroz repliku, a imaju pravo na stanku u okviru onoga što je tema dnevnog reda da bi se konzultirali unutar svog kluba. A ono što je uvedeno kao novost to je izlaganje ispred kluba zastupnika u terminu između 13,00 i 14,00 sati kada su mediji isto tako ovdje prisutni i kada svaki klub može iznositi teme koje smatra da su važne. Propisuje se vrijeme za govor, vrijeme za prijavu za govor najkasnije jedan sat od početka izlaganja predlagatelja, predviđa se mogućnost provođenja objedinjene rasprave, ako se s time složi većina prisutnih zastupnika, ukida se institut pojedinačnog glasovanja kao suvišan jer imamo elektroničko glasovanje, ali se zato propisuje obveza objave rezultata elektroničkog glasovanja u službenom glasilu Sabora. Također se uvodi pravo zastupnika koji nisu članovi niti jednog kluba zastupnika da imaju pravo na zajedničke prostorije i jednog službenika za administrativne poslove, zatim da je Odbor za obitelj, mlade i sport kao matično radno tijelo provodi postupak kandidiranja pravobranitelja za djecu i podnosi prijedlog za izbor radi usklađivanja sa Zakonom o pravobranitelju za djecu. Uvodi se obveza da predlagatelj uz prijedlog zakona osim izvješća o provedenom savjetovanju dostavi iskaz o procjeni učinaka propisa. Utvrđuje se mogućnost da predsjednik Hrvatskog sabora može promijeniti redoslijed rasprave ili odlučivanja ako za pojedinu točku dnevnog reda nema izvješća matičnih radnih tijela. Propisuje se također vrijeme otvaranja sjednice. Ono što na kraju želim reći, mislim da nema razloga da se na ovako demonstrativan način protestira protiv ovih izmjena jer one ustvari nisu suštinski tako velike da bi izazvale ovakav bunt i ogorčenje i smatramo da će one zaista doprinijeti jednoj bržoj raspravi i bržem tijeku same plenarne sjednice, te da će pridonijeti kvaliteti rasprava jer i sami smo svjesni da se za repliku koja traje vrlo kratko ne treba posebno pripremati, dok se za pojedinačnu raspravu ipak treba pripremiti da bi se nešto konkretno o samo temi dnevnog reda rekla. Klub HDZ-a će podržati ove izmjene Poslovnika i vjerujemo da će one doprinijeti boljem radu plenarne sjednice Sabora, a isto tako i u ostalim člancima koji se ne tiču samog rada plenarne sjednice nego i rada odbora, da će isto tako u jednom dijelu dati važnosti odborima koji će na svojim sjednicama raspravljati o izvješćima od kojih će samo neka izvješća biti raspravljana i na samoj plenarnoj sjednici, a time će se na taj način isto tako nepotrebno izbjeći raspravljanje na sjednicama Sabora o svim izvješćima, nego će to učiniti matična radna tijela dok će onim izvješćima kao što izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, izvješća državnog odvjetnika, izvješće ravnatelja HRT-a i brojna druga koja su bitna raspravljati ovdje na plenarnoj sjednici o tome, a isto tako će se temeljem zaključka radnog tijela moći raspravljati na plenarnoj sjednici i o onim izvješćima o kojima to predloži matično radno tijelo. Ja bih vas samo zamolio, poštovane kolegice i kolege, budući da je institut replike i odgovor na izlaganje zastupnika, bar sačekajte da počne izlagat, pa tek onda dižite repliku, ali evo, vi ste valjda unaprijed znali što će izlagati, pa ste se javili za repliku. Poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolegice, kada ocjenjujete saborske zastupnike, vi kao saborska zastupnica, onda bi trebalo štititi interese svakog zastupnika pojedinačno. Međutim, ovdje se stečena prava unutar demokratskog Poslovnika koji je donesen … [[Govornik se ne razumije.]] saborskim zastupnicima. Propisali ste točno vrijeme kad će biti stanka. Ali ja želim kao saborski zastupnik, jer me izabralo, jer primam putne troškove, primam plaću, imam ovdje smještaj jer daleko živim, to je ogroman trošak za građane. Oni očekuju od mene da se javljam. Sjećate se da je došlo do pada jedne Vlade zbog stanki, zbog otvaranja pitanja, ne tako davno. To je jednostavno demokratski proces. Možete vi uvesti da bude javno objavljeno jesam bez glasanja.

Znači, glasat ćemo kako vi kažete, jel kako potpredsjednik Sabora napiše da glasamo, da pročitamo što trebamo pročitati, to je tako. Možemo mi dati i tu izmjenu, ali smisao gubi demokracija. Nas je narod izabrao, ne po vašoj ocjeni, ne po mojoj ocjeni. Nas je narod u izborima, gdje se imamo pravo svi kandidirati, biti birati i birani, narod je nas odabrao da govorimo. A vi nama brojite koliko replika, koliko pojedinačnih rasprava, vi nas napadate, pogledajte kako se ponašate, vidite koliko je sati? To je sramota. Izvolite. Vidim kolegice Jelkovac da nemate namjeru uopće odgovoriti na ove replike koje vam upućujemo, što pokazuje da vi želite samo da ova rasprava što prije završi, da idete kući jer je ovo za vas samo jedna formalnost koju treba odraditi kako bi se ono što je veliki vođa ovdje nakon onoga što se dogodilo, nakon izvješća kojeg je imao sa Europskog vijeća, gdje je bio jako nezadovoljan kritikama sa strane oporbe, naredio da se Poslovnik mora izmijeniti, da se mora ušutkati oporba, a sada tog velikog vođu slijedi i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, akademik Reiner, naš potpredsjednik, Branko Bačić i svi vi iz redova HDZ-a. Znači, provodite volje isto kao što svakog petka provodite volju, znači, uskog kruga oko vašeg predsjednika i oko predsjednika Vlade. Znači, mi bismo svi ovdje trebali biti glasačka mašinerija koja će po brzom postupku, što je vaš očito cilj, bez nekakvih velikih rasprava izglasati sve ono što veliki umovi oko Andreja Plenkovića, čega se domisle, bez ikakve rasprave, bez ikakve kritike. Nevažno je koliko su jaki naši argumenti jer na vi očito nemate namjeru ni replicirati na ono što mi iznesemo, tako da je jasno koji je cilj i koja je namjera. Nije to učiniti djelovanje Sabora efikasnijim, konkretnijim, da ide više u korist građana, nego zaustaviti oporbu u iznošenju svih onih problema s kojima se susreće hrvatsko društvo. I to je vaš cilj. Ja sam danas imao nekoliko stanki o bitnim temama. Vidio sam da su ih prenijeli određeni portali, lokalnim temama jer nisam imam dosad običaj, znači ujutro sa nekakvim lokalnim temama opterećivati cjelokupnu hrvatsku javnost. Izvolite. Uvažena kolegica Jelkovac, pažljivo sam slušao vaše izlaganje i mogu vam reći moje mišljenje o ovim izmjenama Poslovnika. A zašto? Prazne sabornice, debatira par ljudi sami sa sobom. Eto. I rijetko kada se zapravo pokrenu ovako zanimljive rasprave, gdje je puno govornika itd. I ono što vi radite zapravo je ubijanje rasprave, jer upravo su replike su najzanimljiviji dio rasprave, a zašto, objasniti ću vam. Zato jer ste vi u HDZ navikli na monologe. Vi ste navikli na to da netko priča 10 minuta bez prestanka ili satima bez prestanka, kao kad se prenosila ona konferencija HDZ-a na HTV 4, koja je trajala 5 sati. Narod je to morao gledati, vašu tu skupštinu kak vi birate jedni druge, a potpuno je svejedno, jer je kandidat samo jedan. To je čista propaganda bila. A ljudi vole dinamične rasprave, upravo vole replike, upravo vole kad dolazi do sukobljavanja mišljenja, a ne da svatko od nas, evo ja vas pitam, kao osobu, pokušajte zamisliti da ste gledatelj HTV-a gledate Sabor, zamislite da jedan po jedan zastupnik govore po 10 minuta ili s druge strane da ima međusobna replika, da se govori uvijek kada, znači kad se replicira na ono što je rečeno, a ne da vi dođete za 2 h na red pa ste već zaboravili što ste htjeli reći na početku itd. Mislim da se ove izmjene rade samo i isključivo zato, da bi se ubila rasprava, samo isključivo zato da bi se Sabor učinio manje atraktivnim i koliko god vi prigovarali gospođo Jelkovac, nikada nije Sabor bio ovoliko gledan i vi to znate jako dobro, da nije to zbog vas iz HDZ-a nego i među ostaloga i nas iz Živog zida.

Hvala lijepo kolegice Jelkovac, čuo sam danas dosta teza, ali ova koju ste sada vi izrekli za govornicom, je jedna od najčudnijih. Rekli ste da replike onemogućavaju zastupnike koji su se pripremili da dođu na red i da kažu ono što bi htjeli ili u najmanju ruku da ih ometaju u njihovim kvalitetnim raspravama. Znači, po toj logici, po toj logici zastupnik koji se je pripremao za raspravu bi bio ometen ali sad ne znamo kolegice Jelkovac, koliko je to replika. Po vašoj procjeni, recite nam, vjerojatno ste to analizirali, koliko je to replika, koje ometu zastupnika, koji se je kvalitetno pripremio? Da li je to 10 replika, da li je to 30 replika, da li je 75 replika? Da li je 15 replika u poslijepodnevnim satima? Da li je 12 replika od 12-1. Koliko replika omete, recimo kvalitetnu raspravu gospodina Branka Bačića. On se priprema, dođe pripremljen za raspravu, primjerice danas je bilo oko poslovnih stanova i avaj Grmoja, Bulj, Maras, Franjić, krenu s replikama, koliko će njega replika onemogućiti da on kvalitetno svoju raspravu izloži? Možda bi to trebali staviti u Poslovnik. Da se ne smije određeni broj replika odviti prije rasprave zastupnika iz HDZ-a. Znači recite nam, koliko replika onemogući kvalitetnu raspravu jednog zastupnika, kao što ste rekli sad tu za govornicu. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Jelkovec, znači, vi ste, oprostite, ali kasni je sat i nismo više u onom stupnju koncentracije, kao što smo bili prije nekoliko sati. Pa se ispričavam za greške tijekom izlaganja još noćas. Oboje smo članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, vi ste i predsjednica Odbora za zakonodavstvo. Sigurno vam je poznato i bilo je riječi i o tome, da postoji i odluka Ustavnog suda RH iz 2004. u kojem Poslovnik ima snagu zakona. Što znači da bismo ga dobrom praksom i po preporuci Ustavnom suda trebali donositi u redovnom postupku, što znači u 2 čitanja, ne u hitnom postupku. I to će sasvim sigurno, ja vam to mogu sad najaviti, biti predmet ustavno sudske ocjene. Taj dio ćemo sigurno osporavati hitni postupak donošenja. Po vašem mišljenju, zašto riskirati s time, hitnim postupkom za tako važan akt? Kad ste svjesni toga da to može biti ozbiljan prigovor, da Poslovnik u cijelosti padne na ustavno sudskoj ocjeni. Evo, pitam vas kao članicu Odbora za Ustav i istovremeno kao predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Jelkovac, govorili ste o kratkom presjeku ovih izmjena, većina njih je besmislena i zapravo je korak unazad. Kazali ste također, da ovo o čemu svjedočimo, valjda ste mislili na ovaj val replika, je upravo dokaz tome da treba reducirati institut replike, degradirati. Međutim, upravo suprotno, ne možete vi toliko rezati prava da istina ne bi pronašla put. Stvari će se i dalje kazati u ovome Parlamentu, koliko god vi probali ograničiti što brojem što kvalitetom, što rasporedom tijekom dana vrijeme za raspravu. Što se tiče samih izmjena, evo htio bi pročitati jedan dio koji stoji na str. 5 vašeg prijedloga, pa molim vas da mi to pojasnite, citiram, na drugačiji način se uređuje institut stanke te se predlaže izostaviti iznošenje obrazloženja predstavnika kluba zastupnika nakon proteka vremena u kojem je stanka trajala, kraj citata.

Slijedeća replika poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Poštovana kolegice Jelkovac, niste dobro argumentirali ovu tzv. opstrukciju jer ona će biti moguća i po novom Poslovniku, dakle moći će se tražiti stanke od 10 minuta i neće se moći govoriti nakon toga 5 minuta pa ćemo umjesto jedne stanke tražiti 3. Umjesto nakon svake pojedinačne rasprave, bit će nakon svake replike. Također, u tom smislu neće to donijeti neku veliku sreću. Drugo, postoji u sadašnjem Poslovniku članak 234. koji se nikad nije koristio a on govori o ograničenju vremena za trajanje pojedine rasprave i mislim da je to jedan dobar institut koji bi trebalo primjenjivati a to je da svaki klub dobije određenu količinu vremena pa nek' se oni sami dogovore kako će se ta količina vremena rasporediti. Možda bi mi kritizirali kolegu Marasa što nam previše vremena uzima, možda bi ga i pohvalili, tko to zna. Također, postoje samo dvije jako spone stvari u ovim izmjenama. Dakle, one bi meni osobno bez te dvije stvari bile prihvatljive. Tako da na to smo podnijeli amandman. Jedna je ovo prebacivanje aktualnih tema sa 9,45 na 13,00 koja ustvari ograničava teme koje bi bile izgovorene u Hrvatskom saboru a druga je onda u kombinaciji s time faraonska ovlast predsjednika Sabora da određuje na koje će točke dnevnog reda biti. Dakle, ograničava se pravo izbora točaka u nekakvom normalnijem terminu i drugo, onemogućuje, uskraćuje se mogućnost djelu zastupnika, najčešće oporbenom da neke točke koje predloži stavi na dnevni red. Slijedeća replika, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Poštovani kolega Bauk, pa ja sam sigurna da ste vi svjesni da ovo prvo što ste navikli u pogledu stanke, da ćete i dalje se pozivati nastanku iako nema nakon toga iznošenja stava, samo što ćete se pozivati 3 puta a ne jednom, sigurna sam da ste svjesni da je to opet zlouporaba instituta stanke. Ali i to je pravo vas kao opozicije ako smatrate da je to u vašem političkom interesu da to radite. To dokazuje da mi nismo ovim izmjenama ni na koji način išli ukidati institute ili ih mijenjati da bi spriječili govor zastupnika.

Poštovana kolegice Jelkovac, postoji ona jedna uzrečica “pila naopako“ Vi ste u svom izlaganju rekli da je oporba dovela do situacije da raspravljamo o Poslovniku u kasnim večernjim satima i da će to biti do ranih jutarnjih sati. Pritom dnevni red, i što će biti na točke dnevnog reda, određuje predsjednik Sabora. Predsjednik Sabora kad se za danas odlučio da prva točka bude Zakon o POS-u za koji smo svi znali da će izazvati obzirom da je bila najavljena da je u njoj jedna od demografskih mjera, izazvati raspravu a da o Zakonu o najmu stanova da i ne govorimo. Ako je svatko od nas obavio niz sastanaka koji je imao niz mailova, znali smo da neće biti klub malti ne koji neće o tome raspravljati i znali smo da u najboljem slučaju Poslovnik da je sve jako ubrzano i da nema replike i da smo smanjili doživljaj da bi rasprava o Poslovniku mogla doći u večernjim satima. Možda ne u ponoć, ali u 9 ili 10 navečer da. Stoga kad se slagao dnevni red i kad se odlučilo da u četvrtak dođe Poslovnik, Poslovnik je mogao doći i u petak, namjerno je predsjednik Sabora odlučio da se raspravlja u kasnim večernjim satima i mi za to krivi nismo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Anki Mrak-Taritaš. Kolegice Jelkovac, ovaj prijedlog Poslovnika nije ništa drugo nego ušutkavanje svih saborskih zastupnika, ušutkavanje zapravo svih problema koji tište ovaj narod ali najviše što nas čudi i što ovakav prijedlog dolazi od HDZ-a i kada znamo da u nazivu drugo slovo je baš to „d“, ta demokracija. Pa ne znam da je vid demokracije ušutkavanje, više mi to liči na neki režimski bivši sistem koji je želio ušutkati svakog onog saborskog zastupnika odnosno svakog onog čovjeka koji je želio javno progovoriti o bilokakvom problemu.

A prije smo raspravili ovaj dan desetak sati o jednom zakonu gdje se nije moglo analizirati ni 3800 stanova na razini države u 8 prošlih godina nepotrebne stanke. Nepotrebne stanke su da ako želite nas saborske zastupnike svesti kao jedne fikuse koji će doći tu u petak oko 11, 12 sati kad je glasovanje, stisnuti ova tri gumba odnosno ako želite ušutkati svakoga. Što se tiče ocjena, ocjene Sabora su niske zato što je stanje u državi takvo kakvo je. Bivši vaš državni tajnik je danas iznio podatak što je svima jasan, 150 ljudi dnevno gubi, izlazi iz Hrvatske. Imamo preko 3800 ljudi uhljebljeno u javnoj upravi usporedno od 2017. do 2015. zbog toga ocjene jesu Sabora niske, ocjene Vlade i općenito u Hrvatskoj stanje nije dobro. I koliko god nas željeli ušutkavati mislim da nas nećete moći ušutkati. Dapače, evo nakon ovog izlaganja ću tražiti osobno stanku što se tiče stanja u javnoj upravi. Hvala lijepa potpredsjedniče.

Mi smo svi u istom statusu i svi imamo jednaka prava i vi kao dio opozicije i ja kao dio pozicije. I svi imamo nekoliko mogućnosti da nas javnost čuje. Nije to samo institut stanke, nije to samo replika. Dakle, naša je obveza ovdje raspravljati konstruktivno o prijedlozima zakona kako bi ih donijeli da oni budu u interesu naših građana kvalitetni i da proizvedu najbolje moguće učinke.